Teď vás odhlásím a poprosím vás o opětovné přihlášení, čímž se zároveň odprezentujete. Pro přítomné připomínám, že jsou tu pořád brýle. Nikdo se o ně nepřihlásil.

Takže oprava.

Přišly ještě další dodatečné omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Karla Šlechtová od 9 hodin z osobních důvodů. Zřejmě došlo k chybě.

Poslední dodatečná omluva paní poslankyně Marcela Melková se omlouvá z rodinných důvodů z dnešního jednání.